Děkuji za slovo. Jen abychom se nevymkli jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Samozřejmě je možné bod přeřadit, ale měli bychom o tom rozhodnout dvěma hlasováními.

Prosím, abychom hlasovali o přeřazení bodu. Budu se úplně přesně držet jednacího řádu.

Já hlasuji o tom, že vůle tento bod přesunout je, protože tady je podmínka, že pan ministr financí je řádně omluven z celého dnešního jednání.

Prosím. Paní místopředsedkyně, postup, o kterém mluvil pan předseda Sklenák, samozřejmě odpovídá jednacímu řádu, pokud je podán návrh. Není vyloučeno, že předkladatel se nechal někým zastoupit a bude zde přítomen. Mámeli o něčem hlasovat, měl by to být konkrétní návrh konkrétního poslance.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.